Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Rozpočtový výbor nedoporučil. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 49 přihlášeno 190 poslanců, pro 75, proti 85. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

V hlasování číslo 50 přihlášeno 190 poslanců, pro 73, proti 93. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je A.B. Je to návrh rozpočtového výboru a týká se úpravy přechodných ustanovení u spotřebních daní. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 52 přihlášeno 189 poslanců, pro 90, proti 64. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Je to návrh rozpočtového výboru a týká se zachování osvobození plynu určeného pro domovní kotelny od daně z plynu. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh G1. Podal ho pan Ondřej Veselý a týká se zvýšení sazby dílčí daně z loterií proti vládnímu návrhu. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat, ale bude provedena kontrola hlasování.

Jaký je prosím výsledek kontroly hlasování?

Prosím, pane poslanče.

Zpochybňujete hlasování? Zpochybňuji tímto hlasování. Ano, budeme hlasovat o zpochybnění hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?